Vláda Petra Fialy je u moci už několik týdnů, ale ve skutečnosti už čtyři měsíce mají ve Sněmovně většinu, takže nikomu z nich nebránilo, jejich poslancům, aby už i před důvěrou vlády podali poslanecké návrhy, a mohli jsme tady probrat už řešení zdražování. Tato vláda ale nepředložila pro občany vůbec nic. Kvůli vládě Petra Fialy a této pětikoalice, která tady zdržuje zákony, jako je pandemický zákon, a zdržuje občany a zdražuje občanům životy, protože mezitím místo aby vláda řešila zdražování, tak lidem chodí další a další složenky, takže tato vláda se přímou úměrou podílí na tom, že vytahujete lidem peníze z kapes úplně zbytečně. A znovu tady dávám to srovnání s polskou, maďarskou a nově i slovenskou vládou.

Vy byste měli říct skutečně úplně upřímně, a já vás k tomu tady už opakovaně vyzývám, měli byste říct, že nechcete řešit zdražování, nechcete pomoci občanům nebo nemáte řešení na zdražování. Ale to je na okamžitou demisi. Protože lidé nemají čas čekat na nějakou neschopnou vládu, která dokonce nemá ani podporu u svých vlastních senátorů v Senátu.

No a když se mělo dneska ráno konečně hlasovat ve tři hodiny, tak jste zjistili, že nemáte dostatek vašich vládních poslanců na to, abyste přehlasovali senátní veto. A vy jste je tady neměli.

Vaše vláda nepředstavila nic. Máme polovinu února, dva měsíce utekly, vám to vyhovuje, protože kvůli této pětikoalici jste si navýšili platy politiků o šest procent, no tak kam byste pospíchali? Problém je, že občanům životy pouze zdražujete.

Otřesná záležitost.

No, ano, tleskáte tomu, že jste udělali jedno místo místopředsedy Sněmovny navíc za 20 milionů korun za volební období? To přece ví celá republika, že prodražujete práci Sněmovny. Není to náhodou tím?

Takže jste si zatleskali sami sobě.

Vy se smějete občanům do obličeje.